S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Promiňte, že zdržím, ale opravdu jenom chvilku.

Myslím si ale, že na tu třetí jste zapomněl a že by bylo potřeba, aby ten výčet byl úplný. Ta třetí možnost je, že vládní koalice navrhne prezidentu republiky pouze takové kandidáty na ministry, kteří budou schopni předložit negativní lustrační osvědčení. Pak takové podmínky nejsou, ten problém neexistuje a již druhý den bychom tady mohli řešit skutečnou práci, a nikoliv problém bývalého agenta Státní bezpečnosti. Takže prosím, kolegové, já vám do toho nesmím mluvit samozřejmě, ale zkuste se nad tím zamyslet a uvažte a řekněte si: My, hnutí ANO, zkusíme navrhnout do vlády pouze ty, kteří mohou předložit čisté lustrační osvědčení. S faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče. Kde bere právo předjímat rozhodnutí soudu? A kde bere právo říkat estébák a ministr financí? Děkuji. Nerad musím vaším prostřednictvím osvěžit kolegovi Kalouskovi paměť.

Jana Kavana. Jestliže není žádná další je faktická poznámka pana předsedy poslaneckého klubu pana Kalouska.

Hovořil jsem znovu o té podmínce a panu poslanci Volnému to osvěžím, že pokud by zaznělo: My, hnutí ANO, předložíme pouze takové nominanty na členy vlády, kteří mohou disponovat negativním lustračním osvědčením, jak je v této zemi a v této demokracii zvykem, pak takový problém by nebyl. To je jenom ta třetí podmínka.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Korte.

Objektivně vzato, většina našich odborníků se spíše shoduje na opačném výkladu, to znamená, že lustrační zákon se vztahuje i na ministry právě s ohledem na ta správní řízení, která na příslušných ministerstvech mohou běžet. I to řeší potom ta budoucí právní úprava, o které se teď diskutuje. Nicméně v tomto ohledu asi právní výklad není tím podstatným, je to spíše výklad politický.

Děkuji paní poslankyni Válkové. Pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím. Tak jedna věc je právní názor a souhlasím, že na všechno mohou být různé právní názory.

A možná má někdo jiný právní názor. Ale vy měníte zavedenou právní praxi. A tvrdíte, že někdo má jiný právní názor.

Jinak ale opravdu měníte právní zvyklosti.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Připraví se pan poslanec Schwarz. Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Zavadila. Jsem velmi potěšen, že zjišťuji, že někdo tady v tom sále poslouchá, co se říká. Ovšem problém je, že slyší jenom to, co chce slyšet. Já jsem prosím neřekl, že máme 500 tisíc úředníků. Děkuji panu poslanci. Prosím pana poslance Schwarze. Já jsem ještě koukal na hodinky. Dobré odpoledne, pane místopředsedo. Prosím vás a k čemu bylo těm ministrům lustrační osvědčení, kam tu republiku dotáhli? Dotáhli ji tam, že tito doktoři, co tady sedí, nebo policajti bývalí, jako jsem já, nebo miliardáři, jak někteří říkáte, museli jít do politiky, museli udělat hnutí a voliči jim dali hlas. Nezlobte se, ale fakt se upřímně ptám, k čemu těm ministrům to bylo.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Takže prosím vás, nejsem zaměstnanec Agrofertu, jsem poslanec hnutí ANO a tamhle za oknem je deset milionů občanů, kteří koukají na to, co tady děláme.